Je zájem o odhlášení, takže vás odhlašuji. Přihlaste se prosím všichni znovu svými hlasovacími kartami a já tedy ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Tak já poprosím tedy pověřeného pracovníka. Požádáme o kontrolu, takže moment.

Anebo to není potřeba? Já dostanu informaci.

A nyní jsem se tedy domluvil, že je potřeba deset minut na opravu. Prosím vás, my tady ve vedení jsme si řekli, že přesedávání není optimální záležitostí, že je potřeba opravit to hlasovací zařízení.